Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, tak máme jednu z posledních schůzí této Sněmovny a začínáme ji pěkným zmatkem. Doufejme, že tedy budeme pokračovat už přehledněji.

A já vás zároveň chci požádat, abychom k tomu přistoupili v širším kontextu, protože myslím, že tato zpráva je jasnou obžalobou toho, jakým způsobem tento stát funguje, jak funguje pod vedením Andreje Babiše a jeho obrovského střetu zájmů, který se přesně i v této kauze odhaluje a který se v ní prolíná se zájmy veřejnosti.

Vy tady teď kroutíte hlavami někteří a říkáte, že to nesouvisí, že tady v tomhle směru dnes můžete souhlasit. Ale a je to škoda, že to nemůžou vidět občané chováte se v tom směru prostě jako ti, kteří chrání svého vůdce.

Jednou, možná za pár let, budete i vy sami litovat toho, že jste k tomu neměli odvahu. Tak jako mnozí, kteří z komunistické strany záhy vystupovali, mám na mysli ještě předchůdkyni současné komunistické strany, KSČ, najednou zahazovali své stranické průkazky a říkali, že s tím neměli nic společného.

A já se divím, že ještě v té funkci zůstává. Divím se tomu jenom z pohledu toho, jak by to bylo běžné před třeba ještě deseti lety, devíti lety, ale když všichni sledujeme vývoj posledních let, tak se asi nemůžeme divit, že tady už schází základní politická kultura, když dojde k pochybením, která jsou závažná, nést za to jasnou zodpovědnost. Ta zodpovědnost v tomhle případě padá i na ministra Brabce, protože jeho orgán, který podléhá Ministerstvu životního prostředí, a to je tedy Česká inspekce, v tomhle případě jednoznačně selhal. Závěr této komise to odhaluje a říká úplně naplno. A kdo to nechce vidět, tak je právě Ministerstvo životního prostředí, tak jsou ti, kteří si chrání své pozadí, aby na těch funkcích se udrželi.

A to je přece velmi zásadní. Kdyby to byl jenom šlendrián a nekompetence a orgány, které měly konat rychle, nekonaly rychle, kdyby podcenily svoji úlohu, tak je to ještě relativně dobrá zpráva pro nás v tom marasmu. Je to lepší z těch špatných zpráv, abych byla přesná.

Tady prostě došlo k ohrožení, k veřejnému ohrožení životů lidí, nebyl vyhlášen stav nebezpečí, nezareagovaly jednotlivé orgány tak, jak by měly, a ve své podstatě se ztížilo vyšetřování takhle závažné katastrofy, která tady nemá obdoby za poslední desítky let. A pokud bude někdy ještě šance objektivně říci na základě důkazů, kdo tu katastrofu způsobil, tak už to nebudou důkazy přímé. Přímé důkazy totiž chybí, protože nebyly zajištěny včas, nebyly zajištěny mnohé vůbec. Můžete kroutit hlavou, jak chcete, pánové a dámy, můžete říkat si a smát se, jak chcete, ale já si myslím, že vy sami jednou uznáte za několik let, že tady v této věci jste prostě jenom slepě následovali nějaký zájem, který jste měli, i svůj vlastní, ale vlastně jste se zachovali zbaběle.

Máme šanci to změnit, máme šanci napravit tyto věci a máme šanci vystavit tomuhle stopku.

Mají šanci to změnit a já pevně věřím, že to také změní.

Pojďme tedy společně projednat tuto zprávu a já pevně doufám, že budete mít alespoň tolik odvahy, že necháte projít program, a ne že to zazdíte už při prvním hlasování tím, že jej nenecháte projít.

A jiní tady se mohou přihlásit do diskuse, máte to právo také, dámy a pánové.